To je to, co jsem tu teď zmiňoval, že je skutečností, že v návrhu rozpočtu už jsou reflektovány priority, jako je podpora ovoce, zeleniny, podpora potravin obecně, živočišné výroby atd., a odchází se od nepotravin. Nechceme, zjednodušeně řečeno, krmit bioplynové stanice, chceme, aby zemědělec krmil dobytek.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, po něm pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechci se tu pouštět do debaty, zda za to může Evropská komise, zlá Evropská komise, nebo špatní vyjednavači za český stát, kteří vyjednávali podmínky pro naše zemědělce. Chtěl bych se ale vrátit k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil, když se schvaloval rozpočet pro rok 2014, kdy právě z tohoto fondu na doporučení pana náměstka Gregora jsem navrhoval, aby do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek, v této kapitole je pro celou republiku, jestli si to dobře pamatuji, asi 16 milionů, bylo převedeno zhruba 200 milionů korun. Takže pokud by prošel návrh pana Kalouska, dávám návrh, aby tyto peníze byly převedeny do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek. Já si to s dovolením zapíšu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vzhledem k tomu, že se debata smrskla vlastně na 250 milionů na podporu značek Klasa, Regionální potraviny atd., tak odpovím na otázku kolegy Kalouska: Nejsem ani veřejným ani skrytým vlastníkem žádné reklamní agentury, čili nemám konflikt zájmu. Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Jestliže nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.

Je úplně jiná debata o tom, jaké jsou daňové podmínky daňového systému, sociálního systému atd. Když se ptáme, proč investovat do marketingové podpory, je potřeba si uvědomit několik faktů. První je, že od roku 2001 jsme v celém agrárním sektoru, především v potravinářství, ztratili 110 tisíc pracovních míst. Druhé důležité číslo je saldo zahraničního obchodu v oblasti potravin, a to je minus 23 miliard korun. Takže když dám tato dvě čísla dohromady, tak je potřeba se zamyslet, proč tomu tak je. Myslím si, že naši zemědělci a potravináři umějí vyrobit kvalitu, ale někdy jim docela vážným způsobem vázne otázka marketingu a to, aby výrobek uměli zabalit, atraktivní formou prodat zákazníkovi. V tom jsou někteří zahraniční výrobci daleko daleko před námi. Krásný příklad toho, že někdy marketingová podpora i ze strany státu po určité období s určitou efektivitou je otázka, když se podíváte na vinařský sektor, kam se dostal vinařský sektor za posledních deset patnáct let u nás, především na Moravě. Já budu ve funkci bez čtyř dnů dva měsíce. K dnešnímu dni máme na Ministerstvu zemědělství ušetřeno 217 milionů.

Úplně závěrem bych chtěl uvést jednu ukázku toho, že pokud máte kvalitní produkt, a já si myslím, že naši potravináři ho mají, tak když se podíváte na Škodovku, která udělala obrovský krok kupředu, tak dokázala zlepšit kvalitu, mít kvalitní výrobky a dokázala zapracovat na špičkovém marketingu. Já chci garantovat to, že podpora bude smysluplná. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Přestože je rozprava uzavřena, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.